Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti k vládnímu návrhu novely zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků připomněl, co tu již zaznělo v prvém čtení. Hlavním důvodem předložené právní úpravy je přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, která s účinností od 19. prosince 2015 nahradí dosavadní směrnici. Povinnost implementace nové směrnice musí být jednotlivými členskými státy včetně České republiky splněna do 18. prosince 2015. Směrnice neobsahuje zásadní změny oproti stávající úpravě, dosavadní postupy zůstávají zachovány a předkládaná novela tak nepředstavuje rozsáhlou změnu uvedeného zákona, ale pouze nezbytné zásahy.